Do té doby mu akorát rozhazují hračky a nic nefunguje. Samozřejmě to všechno je pravda.

Já říkám, řešení je velmi jednoduché.

Do školy to prostě nepatří. A ten druhý problém, problém dětí pětiletých, které mají chodit do školy.

A já to vím a rozhodl jsem se tak, že tam to dítě nechám.

Máme a funguje to.